Nemyslím si, že bychom i vůbec, co se týká politické kultury, měli přebírat vzor a učit se v Chorvatsku.

Ne Chorvatsko, které ne tak dávno prošlo tragickou zkušeností občanské války. Takže nevím.

To znamená, už jsou lidé děleni.

Takže prosím, znovu vám to zdůrazňuji, vy můžete naopak dosáhnout přesného opaku, než vykládáte a co vyčítáte pravicové opozici, že bráníme nějaké zločince.

Takže prosím znova, a zřejmě k tomu může dojít i zejména v městech, kde je velký turistický ruch apod., takže možná už by si veřejnost měla začít osvojovat chorvatské zkušenosti.

Nepřijde vám divné škoda, že tady není ministr spravedlnosti. Nevím, zda tedy je přítomen v Praze či medituje v Indii, nicméně očekával bych, když jste slibovali takovou zásadní revoluci úplně ve všem, že by začal intenzivně pracovat na nějaké koncepci, která změní situaci, kdy národ, který rozhodně není ani lepší ani horší, než jsou Němci, než jsou všechny národy Evropy, tak má téměř nejvíce lidí, kteří sedí v kriminálech na tisíc obyvatel. A zaváděním těchto systémů, první krok pokřivení morálky, druhý krok kriminál. Řešení to není. Vždyť tady existoval totalitní systém a sami víte, jak to dopadlo a jak z drtivé většiny společnosti to vychovalo takové cyniky, že něco říkali doma a přesný opak říkali na veřejnosti, týraní celý život od rána do večera strachem, co bude.

Takže doufám, že se toho dočkám.

No, já bych tady jenom řekl a i to bylo nějak medializováno, zjevně, nebo jedním z možných cílů toho, jak špatně se vybíraly daně v minulém období nebo v období pravicových vlád, tak bylo, že NKÚ provedl poměrně zajímavou analýzu správy daně z přidané hodnoty ve vazbě na legislativní změny, které byly v nějakém období provedeny.

To čtení je velmi zajímavé. Je to tedy kontrolní akce č. 14/17. Samozřejmě něco je zase tvrdě zaměřeno na to, aby to zpochybňovalo předchozí fungování Ministerstva financí nebo finančních úřadů a tak, ale já bych se zamyslel nad výrokem pana ministra financí.

To záleží, jak se na to podíváte, jaké jsou výklady, jaká byla použita metodika atd. atd. Nicméně určitě tedy si nechám udělat srovnání, zda tedy byl také tak legislativně činný, jak to bylo za éry pravicové vlády.

Dneska máme rok 2016 a minimálně nejsilnější složka koaliční vlády, což je sociální demokracie, musí nést morální spoluodpovědnost za činnost vlády Rusnokovy, kterou tady ona podporovala, byť většina Sněmovny měla jiný názor a vládla bez mandátu Sněmovny.